Otevírám rozpravu, do které se přihlásila se stanoviskem klubu paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo.

Nevím, jestli pan ministr vnitra ví, že dobrovolné hasiče zřizují obce, nikoliv stát, a že obce dokonce dávají dobrovolným hasičům možnost, aby třeba měli na svých uniformách nebo na svém vybavení znaky, které jsou třeba i od sponzorů, nebo právě znaky těch obcí, nikoliv státu, protože stát je sice může nějakou formou podporovat, ale stát je nezřizuje. Jinak je přihlášen pan předseda Bartošek.

S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátká reakce na pana ministra.

Takže za tento pozměňující návrh děkuji. Co se týká novely o požární ochraně, zde bych chtěl poděkovat jak Ministerstvu kultury, tak i Hasičskému záchrannému sboru za součinnost při tvorbě pozměňujícího návrhu, který jsem podal, a následně si ho osvojil výbor pro bezpečnost. Týká se to ochrany kulturních památek.

Takže ještě jednou děkuji a žádám vás o podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Brázdil. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře, já jsem chtěl ještě zareagovat na tu takovou možná nadbytečnou diskusi o použití státního znaku u dobrovolných hasičů.

Navíc oni opravdu mají sponzory, je dobře, když to nosí, je to velmi jednoduché.

Děkuji. Pan poslanec Brázdil, faktická poznámka.

Nezasahujeme jenom na úrovni nějakých krajů, ale v přeshraniční spolupráci. Tudíž já jsem za to rád. Nechci dál to eskalovat, jen si myslím, že to je možná předzvěst toho, že jednou záchranná služba bude státní, nikoliv čtrnáctkrát jinak. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný.

Děkuji.

Nikoho nevidím, takže končím rozpravu. Pan zpravodaj, pan navrhovatel? Není tomu tak.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Výbor pro bezpečnost navrhuje tuto hlasovací proceduru:

Jsou tři, to bude první hlasování.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A4. Následovalo by hlasování o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost pod písmenem a číslem A5 až A11, vše jedním hlasováním. A samostatně pozměňovací návrh paní kolegyně poslankyně Matušovské pod písmenem B.